Je pravda, že bod byl zařazen na 18. hodinu, ale nejdéle na 18. hodinu s tím, že byla domluva, že zahájíme dříve.

Máte slovo. Tak já předpokládám, že to je i k tomu tisku jako celku, nejenom ke stanovisku prezidenta republiky.

Tak já možná jenom ta tři základní čísla připomenu. Základní důvody jsou dopady pokračujícího konfliktu na Ukrajině a dopady ruské agrese na Ukrajině, já bych tu nazýval věci pravými jmény, dopady vysoké inflace, vysokých cen energií, to jsou základní důvody, proč vláda přistoupila k této novele.